Jako první je přihlášen pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, tyto dva vládní návrhy zákona přinášejí skoro bych řekl revoluční změny do způsobu přístupu na dopravní infrastrukturu.